2. Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) /sněmovní tisk 220/5/ vrácený Senátem Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 220/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Zdeňka Hrabu a z pověření předsedy vlády uvede sněmovní tisk 220 ministryně spravedlnosti Benešová. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, máme tady znovu tedy nominační zákon, který byl vrácený Senátem s pozměňovacími návrhy. Ty návrhy jsou celkem tři. Tento zákon navazuje na obdobný návrh zákona, který byl předložen již v minulém volebním období, a vláda Bohuslava Sobotky jej sice projednala, ale neschválila. Současná vláda opět zpracovala tento nominační zákon v obdobném znění a v Poslanecké sněmovně byl 27. září tohoto roku schválen a postoupen do Senátu.

Obsahem návrhu nominačního zákona je povinnost jednotlivých ministerstev provést při výběru osob do řídícího orgánu právnické osoby s majetkovou účastí státu, která spadá do působnosti toho kterého ministerstva, otevřené transparentní výběrové řízení na danou pozici. Podle návrhu zákona také budou ministerstva muset veškeré personální nominace nejen do řídících, ale i do dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu, které spadají do jejich působnosti, předložit výboru pro personální nominace, který je následně projedná a zaujme k nim stanovisko. Dále zákon upravuje postavení, složení a působnost výboru pro personální nominaci, který bude poradním orgánem vlády. Stanovisko výboru pro personální nominace k nominaci bude mít doporučující charakter. Pokud se však ministerstvo od doporučení výboru odchýlí, bude mít povinnost toto své odchýlení zdůvodnit. Je důležité zdůraznit, že navržený nominační zákon rozhodně nikterak nechce přenášet finální odpovědnost v případě personální nominací v gesci jednotlivých členů vlády na expertní orgán, protože podle názoru vlády ten, kdo má finálně o personální nominaci rozhodovat, je ten, kdo v daném případě nese nejenom věcnou, ale i politickou odpovědnost, tedy jednotliví členové vlády. Závěrem bych se ráda stručně zmínila o projednání návrhu zákona Senátem. Jak jsem zmínila, jsou zde tři pozměňovací návrhy.

Tato úprava by měla umožnit se kandidátovi vyvázat z dosavadního působení až v momentě, že ve výběrovém řízení bude vybrán, což může pomoci zvýšit ochotu stávajících úspěšných manažerů se výběrových řízení účastnit.

Za předkladatele bych k pozměňovacím návrhům, v jejich znění Senát návrh nominačního zákona vrátil Poslanecké sněmovně, ráda sdělila, že lze s těmito návrhy souhlasit, a lze tedy schválit návrh zákona v jejich znění postoupeném Senátem. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní ministryně.

Jestliže tomu tak není, otevírám rozpravu a do té je v tuto chvíli přihlášen jako první pan poslanec Tomáš Martínek. Děkuji.

Já vám děkuji.

Poté s přednostním právem pan předseda Michálek.